Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Ještě počkám.

Dovolte tedy, abych vás seznámila s tímto usnesením. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 50. schůzi po odůvodnění doktorem Petrem Mlsnou, náměstkem ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslankyně Věry Kovářové a po rozpravě

Pozměňovací návrhy se týkají především toho, že lze požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ve lhůtě 24 hodin, respektive pět dnů. b) Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. c) Pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Opět tady máme na stole zákon o elektronických občanských průkazech, kdy jsem tady vystupoval už v prvním čtení s několika svými postřehy. Jsem velice rád, že Ministerstvo vnitra některé mé připomínky zapracovalo do pozměňovacího návrhu, který byl předložen na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Nicméně problém je trošku hlubší než jenom tato věc.

Jde o to, zda mi to Ministerstvo vnitra zdarma vymění.

Takže tady vidím další problém.

I já si tuto variantu umím představit.

Umím si představit i hybridní systém, to znamená, že bychom měli právě tento vzdálený přístup pro občany.

Ten čip by tam skutečně byl a byl by to takový duplicitní systém.

Mně to může osobně zachránit život při nějaké nehodě, pokud třeba orgány státní správy, v tomto případě policie, budou mít čtečku těchto elektronických občanských průkazů, aby se do toho systému mohli dostat.

Výhoda je to, že občan bude moci komunikovat s úřady vzdáleně, z pohodlí svého domova.